Stejně tak novela zákona o správních poplatcích je v tomto ohledu, myslím si, nadbytečná.

Z toho důvodu jsem nucen přerušit projednávání tohoto bodu. Ještě vás, kolegyně a kolegové, požádám, abychom mohli ukončit 57. schůzi, musíme nejprve vyřadit všechny neprojednané body z této schůze. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, že všechny neprojednané body budou vyřazeny z pořadu schůze. Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas.